My v současné době máme platný zákon, který je v evropském měřítku velice kvalitní a dobrý a zavádí řadu adiktologických brzd. A já se ptám, jak je možné, že za tu dobu, co je schválen, Ministerstvo financí nebylo schopné realizovat adiktologické brzdy, které tento zákon obsahuje, které chrání část populace, která je zranitelná závislostí, která je zranitelná patologickým hraním. Jak to, že není vybudován registr hráčů? Jak to, že není vybudován registr, který brání lidem, aby např. ti, kteří jsou závislí na gamblingu, měli stopku, aby nemohli hrát?

Vy tady vymýšlíte různé nástroje, jak pomoct a co zlepšit. Stačí, když uděláte to, co už existuje.

Já se omlouvám, ale ať z pozice Ministerstva financí nebo Ministerstva zdravotnictví to vnímám jako selhání právě směrem ke zranitelné části občanů České republiky. Kde máte navýšení peněz na prevenci? Kde máte zabudování adiktologických brzd? Kde máte další nástroje? Kde to je? Místo toho přicházíte s tím, že zvyšujete daně.

A nejzranitelnější skupinou je skupina 14 až 16, ti, kteří dorůstají.

Místo toho ejhle, máme v připomínkovém řízení zákon, který se týká hazardních her. A co se tam člověk nedozví.

Vlastně jeden z kroků, který dělá tato vláda, není o tom, že ztěžujeme a zvyšujeme práh dostupnosti. Naopak my říkáme bude stačit kopie dokladů.